Prosím, máte slovo.

Pravidla hospodaření a vyúčtování jsou přílohou tohoto usnesení. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby takové usnesení schválila, neb se všechny naše kluby podle takového hospodaření řídí. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Vondráček, prosím. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych v souvislosti s tímto bodem chtěl připomenout, že nás dostihl problém, který jsme neřešili před rokem, že tehdy vládní koalice smetla ze stolu debatu o tom, zda byl, nebo nebyl porušen jednací řád při ustanovení jednotlivých klubů.